32.

Prosím, ujměte se slova. Ano, to vyřešíme případně, až dojde na úlohu zpravodaje. Nebo je zde změna zpravodaje. Vyřešíme to nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje? Kdo je proti změně zpravodaje resp. zpravodajky?

Takže jsme změnili zpravodaje. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem vládního návrhu zákona je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy. Stávající právní úprava datovaná svým vznikem do 70. let minulého století vytváří právní prostředí, ve kterém často absentuje úprava související s vývojem technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu. Předkládaný návrh zákona vychází z hodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, tj. zařízení, která při nesprávném použití, výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nevhodném provozování představují vysoké riziko ohrožení životů, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádala o podporu tohoto potřebného zákona. Děkuji. Požádám sněmovnu o klid!

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona zakotvuje nové, moderní úpravy problematiky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zásadní navrhované věcné změny se týkají zejména vymezení pojmů vyhrazené technické zařízení a členění jejich jednotlivých druhů. Dále stanovení pravidel pro odbornou způsobilost osob v této oblasti, stanovení povinnosti orgánů státní správy, vymezení povinnosti právnických i podnikajících fyzických osob a fyzických osob dotčených materií zákona, formálního zakotvení evidence odborně způsobilých osob a oprávnění. S ohledem na rizika, s nimiž je spojeno provozování vyhrazených technických zařízení, návrh zákona stanoví, kdo je oprávněn provádět revize a zkoušky podle tohoto zákona. Návrh zákona také stanoví způsob provozovaného informačního systému s údaji o revizních technicích a vydaných oprávněních různého druhu.

Snížení nákladů subjektu podnikatelského prostředí bude také dosaženo eliminací vynucené provozní odstávky průmyslových výrobních celků, jejichž součástí jsou vyhrazená technická zařízení, současně s realizací dříve nerealizované výroby.

Vážená Sněmovno, doporučuji zabývat se tímto návrhem a posunout jej do dalšího čtení. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já jsem se chtěl zeptat, protože bohužel předpisy, které se týkají bezpečnosti práce, často extrémně byrokratizují některé činnosti a v řadě případů především u menších podnikatelů moc nedávají smysl, tak jsem se chtěl zeptat, které nové povinnosti ten zákon zavádí a jestli aspoň nějaké povinnosti ruší a co si mám představit pod tou modernizací. Mě by zajímalo, jaká byla stará povinnost a jaká je nová povinnost.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Upozorňuji, že se nejedná o zákon, který by měnil bezpečnost a ochranu práce, ale jedná se o změnu technických standardů.